Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jedná se opět o stejnou výpověď, stejnou smlouvu. Děkuji.

Děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat a s návrhem byl vysloven souhlas.